A stejně tak, jak se ze Sněmovny dozvědí podnikatelé, OSVČ, zaměstnavatelé, zaměstnanci, maminky na mateřské, jakou budou mít podporu, odkdy a jak to bude fungovat, tak si myslím, že by si tyto podrobnější informace, a v zákoně obsaženy nejsou, zasloužili i naši sportovci. Tak o to bych chtěla poprosit, aby to v rámci obecné rozpravy zaznělo.

Děkuji za slovo.

Dary obchodních společností se v této chvíli úplně zmrazily. Sportovní kluby, které jsou z drtivé většiny založeny jako neziskové, stojí doslova před situací, kdy nemohou plnit své závazky a jejich cash flow je nulové. Příjmy vypadly, výdaje jim zůstaly, musí platit za energie, mzdy, za vlastní nájem a tak dále a především udržovat v alespoň minimální míře svůj chod, aby mohly po odeznění krize co nejdříve obnovit provoz.

Nemohly žádat ani o úvěry garantované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, neboli měly smůlu.

Opatření, které nám proto vláda předkládá, je pro záchranu českého sportu asi vítané, možná nezbytné.

Několik otázek už tady určitě padlo, ale jak se říká, opakování je matka moudrosti, takže se zeptám znovu. Disponuje v současné době agentura dostatečným počtem pracovníků? Jsou elektronické systémy připravené na příjem žádostí? Existuje již harmonogram přípravy dotačního programu? Nebude vyřizování žádostí zdlouhavé a byrokratické? Bude program nastaven vstřícně a bez zbytečných omezení?

Bude někdo v žádosti zvýhodněn, a pokud ano, tak čím?

Pan ministr už tady zmínil, že s tím byly problémy, zdlouhavé procesy se spoustou zbytečných papírů, neobjektivní požadavky úředníků, špatně nastavený systém a hlavně nekomunikace se žadateli.

Já sám ostatně ministra školství v této situaci interpeluji už od loňského října. Děkuji proto za tuto novelu, která snad přispěje k záchraně českého sportu, ale je mou povinností vznášet tyto otázky a ubezpečit se, že vše proběhne korektně, vstřícně a bez jakýchkoliv komplikací. Děkuji za slovo.

A můžeme se podívat, jak dopadnou případné soudní spory. A pokud někdo nesplní zákonné podmínky, tak já nebudu ten, kdo bude úředníka nutit, aby podepsal to rozhodnutí! To není holubník!

Nevšiml jsem si.